Prostřednictvím okruhu kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy budou realizovány projekty spolufinancované z prostředků EU tak, jak jsme o tom hovořili, a ty se budou vztahovat především na památky UNESCO, národní kulturní památky a památky na tzv. indikativním seznamu. Spoluúčast státního rozpočtu na všech projektech z evropských fondů je v návrhu rozpočtu na rok 2016 podložena částkou 50 mil. korun. Nelze opomenout ten velmi důležitý blok, a to je záchrana a obnova kulturních památek a veřejné služby muzeí.

Programy na záchranu a obnovu kulturních památek v sobě spojují jak státní podporu, tak soukromé investice, a tím přinášejí kromě kulturní hodnoty obnovených památek i pozitivní dopady na ekonomiku. Po několika letech s klesající tendencí se podařilo díky navyšování návrhu rozpočtu zajistit pro tuto oblast prostředky, kterých bylo dosahováno v letech 2010 a 2011. To znamená, že trend, který se nám podařilo obrátit, je pozitivní, ale samozřejmě vím, že kdybychom měli desetkrát vyšší rozpočet, tak by to stále ještě nestačilo. Takže znovu vám děkuji za vaši podporu a je třeba, abychom se snažili, aby tento trend, který se nám podařilo nastartovat, abychom ho drželi i v příštích letech, a pevně věřím, že ani globální výzvy a bezpečnostní situace jej nezabrzdí. Děkuji za pozornost.

Nerespektoval jste usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který vás vyzval, abyste do těch šesti programů dal minimálně jednu miliardu, a to mě mrzí.

To mě moc mrzí.

Děkuji za slovo. Ano, plně sídlím tento úhel pohledu a vnímám, že kulturní památky jsou skutečně tím rodinným stříbrem naší země, za kterým k nám přijíždějí miliony lidí z celého světa. Já jsem přesvědčen, že se mi daří postupně získávat pochopení i třeba těch členů vlády, kteří řekněme nevnímají prioritu péče o památkové dědictví tak výrazně jako já. I když se podíváme na tuto oblast čistě optikou ekonomickou, tak to znamená obrovský přínos, protože jak vnímáme třeba situaci v oblasti kinematografie, jsou to právě památkové objekty, a to nejenom exteriéry, ale i jejich interiéry, které k nám zvou filmové společnosti z celého světa, protože laicky řečeno se v podstatě u nás kulisy nemusejí stavět.

To znamená ano, souhlasím s vámi, je třeba tyto priority nastavit tak, aby odpovídaly reálné situaci, že památky jsou rodinným stříbrem. Mohu vám slíbit prostřednictvím pana předsedajícího, vážená paní kolegyně, že se o to budu i nadále snažit, a znovu vám děkuji vám i všem za podporu této věci. Děkuji panu ministrovi Danielu Hermanovi a budeme pokračovat, a to interpelací pana poslance Ladislava Šincla na ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše. Pan kolega Šincl tady není, takže jeho přihláška propadá. V tom případě je na řadě interpelace pana poslance Petra Bendla ministra dopravy Dana Ťoka k problematice úprav na autech VW, ale pan poslanec Bendl také není, takže také tato přihláška propadá.

Takže paní poslankyně Kovářová má slovo. Prosím. Vážený pane ministře, jak napovídá název mé interpelace, chtěla jsem se ptát na něco úplně jiného, než na co se nakonec zeptám. Nemůžu jinak. Víte, mě už moc nebaví podávat přihlášky k ústním interpelacím, v případě úspěchu při losování svoji interpelaci přečíst a na písemnou odpověď připravenou úředníky ministerstva čekat měsíc. Abych své rozhořčení zasadila do určitého rámce: Pokouším se vás ústně interpelovat v různých věcech už od letošního května. Marně! A ani dnes se mi to nepodaří. Vy jste se prostě rozhodl interpelace poslanců ignorovat. Ve čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednoduše nechodíte. Chápala bych výjimečnou absenci odůvodněnou důležitým jednáním v zahraničí, ale přestávka v délce sedmi měsíců, nezlobte se, to už je prostě moc! Proč se ústních interpelací neúčastníte? Bojíte se nepříjemných dotazů poslanců a neumíte na ně reagovat?

Takového ministra nemůže hájit žádný poslanec, opoziční ani koaliční. Vážený pane ministře, vyzývám vás, abyste svoji docházku na čtvrteční ústní interpelace v Poslanecké sněmovně výrazně zlepšil. Za sebe mohu říci, že se na vás těším, a myslím to upřímně. Mrzí mě, že nedostanu odpověď na to, proč prioritou ministra financí a celé vlády není vedle sportu také obnova kulturních památek. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové.

Paní poslankyně Radka Maxová vzdala svou přihlášku na pana ministra Pelikána, vzala ji zpět, a jsme tedy u interpelace pana poslance Michala Kučery na ministra Milana Chovance. Pana kolegu Kučeru ale také nevidím, takže i jeho přihláška propadá a nedozvíme se nic o zajištění pořádku a shromažďování.